Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl především přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem dal do systému. Nicméně si neodpustím jednu poznámku. Peskuje tady pana současného premiéra Sobotku: Ten Sobotka, když byl ministrem financí... Sociální demokracie, když byla u vlády...

Bankovní socialismus. Kolik se rozkradlo v bankách? To všechno musely sanovat vlády sociální demokracie.

Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych se touto cestou chtěla přihlásit k sněmovnímu dokumentu číslo 1710. Jedná se mi o zvýšení výdajů kapitoly 334, což je Ministerstvo kultury, o 300 milionů korun pro Státní fond kinematografie na podporu filmových pobídek.

Bohužel díky administrativní chybě se tímto návrhem rozpočtový výbor nezabýval, prohlásil ho za nehlasovatelný.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Mám celou řadu dotazů, ale protože tady není paní ministryně, věřím tomu, že pan ministr nebo pan premiér mi budou schopni odpovědět. Možná bych navázal na pana předsedu Okamuru. Já na rozdíl od něj použiji česká čísla. Je to možná signál, že i ona se začíná obávat těch věcí, které se dějí mimo českou ekonomiku. Tak to jenom takový dovětek. Jinak náš návrh rozpočtu co je tam špatně? To je poměrně dramatická změna, protože o tom strukturálním deficitu skutečně rozhoduje vláda.

A nejsou to peníze, které vybereme, a pak určitým skupinám bude přerozdělováno. Přestože schodek státního rozpočtu je plánován ve výši 100 mld., to znamená zhruba o 19 mld. Kč vyšší než v tomto roce, tak se vůbec nebere v úvahu, že s tímto vysokým schodkem pracujeme. A naproti tomu postavme zhruba 2,5procentní růst hrubého domácího produktu.

Velmi často zaznívala kritika zejména z řad České strany sociálně demokratické na to, že se zvýšilo DPH za vlády Občanské demokratické strany o 1 procentní bod. Vysvětlení už tady zaznělo mnohokrát včetně navázání na druhý pilíř důchodové reformy.

Mandatorní výdaje, věc, která nás všechny tíží, dosáhnou své rekordní úrovně.

Oproti poslednímu roku za účasti vlády Občanské demokratické strany byly investice 102 mld. Kč. V té době, a to si určitě dobře pamatujete, byli odboráři v pražských ulicích. Protestovali, že vláda svými nízkými investicemi dusí českou ekonomiku. Čili není to proinvestiční, prorůstový rozpočet. A jeden z faktorů růstu, a o tom tady už byla opakovaně řeč, je investice do vědy, výzkumu, inovací. I tady dochází k poklesu ze 40 mld. v minulém roce. Tento výdaj pro příští rok je plánován ve výši 35 mld. Takže to jsou takové faktické důvody, proč si myslím, že ten rozpočet není ani úsporný ani prorůstový. A teď moje dotazy. Věřím tomu, že mi někdo bude schopen odpovědět. Jednak pro vás informace, kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí plánuje schodek ve výši 136 mld., což je větší schodek, než je plánovaný celkový schodek státního rozpočtu. A já mám některé dotazy. Poprosil bych o informaci, kolik přesně bude stát valorizace důchodů. Já s ní nemám problém.

Ale proti tomu postavím jednu informaci pro vás.

A co se počítá do dalších let, aby se zabránilo reálnému poklesu? Co se týče dávek státní sociální podpory, v komentáři této kapitoly bylo uvedeno, že přibývá 2 700 pěstounů. To se výrazně projevilo v částce na dávky pěstounské péče.

Čili poměrně významný a pozitivní pokles počtu nezaměstnaných v absolutním vyjádření.